Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, také bych se přimlouval za zkrácení této lhůty, a to z toho důvodu, jak jsem řekl už v úvodním slově, že jsme se věnovali materii tohoto zákona velmi podrobně a opakovaně v předchozím projednávání. Myslím si, že drtivá většina argumentů tady zazněla a že nic nebrání tomu, aby stačila ta zkrácená lhůta k tomu, abychom si řekli ještě něco, co tam třeba nezaznělo nebo by mělo znovu zaznít. Děkuji předem. Děkuji.

Ale ne úplně.

Ale vy jste si politicky vybrali jen některé pozměňovací návrhy, nebo všechny, které prošly, a jeden, pro který hlasovalo, já teď nevím, skoro 90 poslanců, jste se politicky dohodli. Ne odborně ani věcně. Předkládá to vláda, vy jste tady za vládu, tak se prosím nevymlouvejte na Poslaneckou sněmovnu. Těch 30 dnů je prostě málo, protože předpokládám, že nezazní jeden pozměňovací návrh v rámci projednávání. Vy už chcete za 30 dnů mít druhé čtení.

Tak nevím.

Ještě má tu odvahu a to fakt používám, protože je první den po prázdninách, tak volím mírný slovník má tu odvahu nám to navrhnout v devadesátce.

A tam nebyl čas na to, abychom si vyjasnili, debatovali a případně to udělali znovu. Takže jednou to jde a jednou to nejde.

Jinak se to nedá interpretovat, protože vím, jak kdo hlasoval.

Nikomu nevadil.

A najednou jenom proto, že vám kolegové z ANO řekli, že pro to hlasovat nebudou, nebo že se spletli, že vlastně nevěděli, pro co hlasují, a nebyli to žádní řadoví poslanci. Tady před sebou vidím prvního místopředsedu hnutí ANO, místopředsedu hnutí ANO. Ale ten večerníček...

Tam byla revolta. Já jsem to sice myslel dobře, ale nakonec to dopadlo jako vždycky. Ale když to říká reprezentant tradiční politické strany jako pan předseda Faltýnek...